Tady dochází k prolomení toho, co je Ústavou chráněno. A je naší povinností toto respektovat. Pokud toto bude prosazeno, stejně všichni víme, že se k tomu okamžitě bude vyjadřovat Ústavní soud. Vezměme to prosím v patrnost a tyto naopak z mého pohledu lobbistické snahy jedné skupiny tady musíme odmítnout. Já bych chtěl za klub KDUČSL říci teď tady jasně, aby bylo postupováno dle procedurálního návrhu kolegy Marka Bendy, a v případě, že neprojde to, co podle nás je nejčistší, tzn. pojďme pouze implementovat a nic víc, protože tady se opět snažíme být papežštější než papež a využít jedné normy k tomu, abychom prosadili nějaké své zájmy nebo zájmy Finanční správy, tak pokud toto neprojde, tak potom podpořme rozumný kompromisní návrh paní kolegyně Válkové. Nyní faktická poznámka zpravodaje.

Děkuji panu předsedajícímu za slovo.

Druhá věc, která mi trošičku leží v hlavě, je, proč 15 velice významných států, které již mají tuto implementaci za sebou a schválily ji, v rámci schvalování této implementace schválily právě to, že budou dostávat i jejich orgány tyto informace z těchto kanálů a i bez toho úzkého hrdla, které tam pan kolega Michálek dal, tzn. těch půl milionu. Ony to mají opravdu za dvacetikorunu. Třetí věc je argument, že se tam mluví i o nějakém budoucím neplacení daně nebo budoucím výhledovém problému, který by se měl řešit a ohlašovat.

Přečtu přihlášené k faktickým poznámkám.

Pan poslanec Václav Klaus. Děkuji.